Děkuju, pane předsedající. Budu opravdu velmi stručný. Jedná se opět o druhé čtení, takže jenom připomenu, že vzájemné vztahy České republiky a Bahrajnského království v oblasti civilního letectví nejsou dosud upraveny platnou mezinárodní dohodou. Text navrhované dohody odpovídá současnému vývoji v oblasti civilního letectví, je v souladu s ústavním pořádkem a ostatními součástmi právního řádu České republiky včetně závazků vyplývajících z členství EU. Dovoluji si vás tímto požádat o podporu předložené dohody. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.